To právě počítá i s jednotlivými praxemi praktických lékařů. Jeden z dotazů, který zde proběhl během včerejška, se týkal i bezpečnosti vakcíny.

Léky, které mají tak nízké procento, jako je zatím uváděno u vakcín, to znamená 0,2 % podezření na nežádoucí účinky, jsou velmi bezpečné léky. Řada léků, které každý den užíváme, aniž bychom si to uvědomili, mají daleko vyšší riziko nežádoucích účinků. Říkám to tady s vědomím váhy tohoto slova a se svou téměř 30letou praxí lékaře.

V průběhu toho, od kdy byla zahájena vakcinace, došlo k úmrtí 8 lidí.

Takže stejně tak jako u ostatních hlášení, i v těchto případech se jedná jenom o vztah k očkování, kdy časová souvislost rozhodně nemusí znamenat příčinnost souvislou.

Takže aby to bylo naprosto jasně řečeno. Hlášení nejsou dělena podle typu vakcíny, protože to jsou pravidla, která nejsou takto nastavena, a všechna tato hlášení, ve kterých je nahlášeno úmrtí, jsou samozřejmě důkladně hodnocena jednak v rámci České republiky, následně na celoevropské úrovni takzvaným farmakovigilančním systémem pro hodnocení rizik léčivých přípravků, takzvaným PRAC, Evropské agentury pro léčivé přípravky, kde má Česká republika zástupce.

A jak to čas dovolí, tak snad odpovím i na další. Děkuji vám za pozornost. Já vám také děkuji.

Pane poslanče, souhlasíte s tím, že se stanete zpravodajem tohoto bodu? Vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi nejprve, abych vám poděkoval, že jste svým hlasováním rozhodli o vzniku tohoto bodu a jeho zařazení na dnešní schůzi. Děkuji panu ministrovi za jeho úvodní slovo.

Děkuji. Mám tady přednostní práva.